Také bych chtěl zmínit neblahou, řekněme současně ustálenou praxi. Když se podíváme na body těžko mluvit k panu ministrovi, když mě pak asi neposlouchá. Ale byl bych rád, kdybychom mohli mluvit o bodech 9 až 11, které se vztahují k § 22, výběrovému řízení na služební místo. Já s postupem, který je navrhován, souhlasím, ale zároveň upozorňuji na problém, který je, a to že policista se může do výběrového řízení přihlásit, pokud splňuje hodnocení alespoň velmi dobrých výsledků v rámci služby.

Ale to není cesta správným směrem. Byl bych rád, kdyby pan ministr cestou Policejního prezídia mohl apelovat na to, aby policisté byli hodnoceni objektivně, nikoli jenom pro potřebu udržet je na daném konkrétním místě.

Ta číslovka 150 odpadla, ale nevím, proč zůstala v jiných částech zákona.